Takže budou naši občané kvůli vládě nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska.

Takže budou naši občané kvůli vládě i nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska.

Jinými slovy, nic se nezlevní a zvýšenou daň, oněch 22 miliard, zaplatí čeští spotřebitelé. Tedy občané.

Výhoda je jasná, neexistují žádné daňové odpočty, takže méně byrokracie, méně kontrol, nula podvodů.

Ano, mít drahý a komplikovaný systém ve všem nám opravdu nařizuje Brusel, neboli Evropská unie. Tak na to pamatujte, až budete chtít opravdu šetřit.

Každopádně si zopakujme vládní balíček každého občana připraví ročně o více než 15 tisíc korun. Sníží se státní deficit? Nikoli, tyto a další naše opakuji naše peníze Fialova vláda hodí do chřtánu amerických zbrojních firem, protože plánuje navyšovat zbrojní nákupy, hodí je ukrajinskému režimu a ukrajinským ekonomickým migrantům. A samozřejmě také ideologickým neziskovkám, které propagují válku, cenzuru a další omezování občanských svobod a zbytku už tak neexistující demokracie. Ví to každý, protože Rusové neustoupí a v nejhorším případě použijí jaderné zbraně, a to pak znamená, že poraženi budeme všichni.

V zájmu občanů České republiky? Ne!

Nejsou peníze? Jsou, stát má přece rekordní příjmy. Samozřejmě vláda dodnes transparentně a pravdivě nevykázala, kolik peněz nás stojí ukrajinská migrace a podpora ukrajinského režimu. Víme, že to je asi kolem 100 miliard korun. Podpora, která šla na úkor českých důchodců, českého zdravotnictví, českých rodin a českých dětí.

Dnešní konflikty Ukrajinců s Romy už mají u nás své mrtvé. Jsou jen špičkou ledovce z pekla, které nás může čekat. Vážené dámy a pánové, vládní balíček opatření lze rozebírat v detailech a všude najdeme problém, nesystémovost a chyby v očekáváních a mnoho ekonomů i našich kolegů poslanců to také už udělalo a ještě udělá. V tom, že na jedné straně vláda chybně bere a na straně druhé chybně dává. A říkejme si, jaký to má význam. Proč nešetří tam, kde nešetří, tedy na sobě, na byrokracii, na politických neziskovkách, na předražených zbraních, na cizincích.

Ani jedno z toho však není pravda. Vládní balíček tím, že zdražuje život našim občanům ve všech úrovních, v soukromé i podnikatelské sféře, je vysloveně proinflační. O úsporách už jsme mluvili. Tam, kde by mělo, se nespoří. Vláda ušetří na potřebných lidech jen proto, aby vybrané peníze mohla vyhodit jinde. Takže úspornost je protimluv. Není to pravda, co tady říká Fialova vláda. Pochopitelně tahle zmatečná a škodlivá opatření nikdy nemohou veřejné finance konsolidovat a nikdo, ani vláda to ve skutečnosti ani nečeká. Současná vláda rezignovala na řešení inflace i na další obrovské zadlužování republiky, a to za potlesku svých politiků a některých médií. Místo toho dále a potichu navyšuje další výdaje státního rozpočtu.

Jsou to astronomické dluhy, které nasekává Fialova vláda.

Je to neuvěřitelné. Nikdo se přece nepře o tom, že je třeba mít vyrovnaný rozpočet, že musíme šetřit. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ, stát vyhazuje za zbytečné projekty řádově stovky miliard korun, plýtvá se, kam se podíváte. Ministerstva jsou jak děravý cedník, kde milion, desetimilion nehraje roli.